Nyní budou následovat vystoupení těch, kteří mají přednostní právo, v pořadí pan ministr Ťok, pan ministr Vojtěch a pan poslanec Munzar. Pan ministr Ťok má slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegové, Ministerstvo dopravy nadále zaujímá neměnné stanovisko, podle něhož nelze souhlasit s jakoukoli variantou prolomení nulové tolerance alkoholu a jiných návykových látek v jakékoli oblasti dopravy. Nejen Ministerstvo dopravy, ale i Státní plavební správa, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a řada dalších státních i nestátních organizací vnímají požívání alkoholu vůdci jakýchkoli plavidel ze zřejmých důvodů za velmi nebezpečné jednání a zachování stávající právní úpravy považují za správné a koncepční. Rizik spojených s provozováním vodní turistiky a jiných volnočasových aktivit na vodních cestách pod vlivem jsou si zjevně vědomi i zástupci řady zájmových organizací, které podporují projekt Voda nebo alkohol, jako jsou například Svaz vodáků České republiky, Český svaz kanoistů nebo spolek Junák, Český skaut, a nelze tak mít za to, že by předložený návrh reprezentoval většinový názor dotčené skupiny lidí. V případě všeobecné poptávky, kterou však bude možno jednoznačně identifikovat až v návaznosti na širší a detailní odbornou diskusi, by bylo zřejmě vhodné upřednostnit systémové řešení spočívající ve vynětí vybraných volnočasových aktivit z režimu právních předpisů v působnosti Ministerstva dopravy, a to stanovením nové obecné úpravy na úrovni zákona o ochraně veřejného zdraví, jinými slovy, aby prostě sportovní aktivity nebyly pod kuratelou, nebo v zákonech o vnitrozemské vodní dopravě.

Je třeba si uvědomit, že samotné zařazení předmětného úseku Berounky mezi vodní cesty dopravně významné, využitelné, nezakládá samo o sobě zákonnou povinnost realizovat zde stavby plavebních stupňů, a nepředstavuje tedy automaticky ohrožení předmětů ochrany, které se na dotčené vodní cestě vyskytují. V případě budoucí výstavby plavebních stupňů, jestli k nim vůbec přijde, půjde ve smyslu zákona č. 100/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o posuzování vlivu, ve znění pozdějších předpisů, vždy o záměr podléhající buď posouzení vlivu na životní prostředí, nebo o záměr podléhající zjišťovacímu řízení. Zájmy životního prostředí tedy byly, jsou a budou nadále chráněny bez ohledu na to, zda předmětná vodní cesta v příloze číslo 2 zákona o vnitrozemské vodní plavbě je zahrnuta, či nikoliv. Význam stávajícího zařazení vodního toku Berounka v příloze 2 tak v zásadě spočívá o možnosti financování případného budoucího využití této řeky prostřednictvím státního investora Ředitelství vodních cest z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Na jeho vystoupení budou reagovat faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a pan poslanec Bartoň.

Kde je nula?

Bulharsko 0,5 takže nejenom na západ;

A ten vzor vidíme v tom Rusku, na Slovensku, u nás a v Maďarsku.

Rád bych reagoval na pana ministra Ťoka.

A jenom za minulou sezónu u nás v Čechách na vodu vyjelo 600 tisíc lidí. 600 tisíc vodáků. Těch se týká tento zákon. Vyjmout sportovní aktivity z dopravy, pak nemusí být, jak říkáte, prolomení nulové tolerance v dopravě. Ano, zní to velice dobře. Klidně s vámi na tom budeme spolupracovat. Nicméně tento slib vidím, že přijde za mnoho let, případně navrhuji schválit nyní tuto úpravu. Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková, po ní pan ministr Ťok, pan poslanec Bláha, pan poslanec Feranec s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

A druhá věc.